Prosím pana poslance Kotena. Máte slovo, pane poslanče.

Myslím si tedy, že vláda České republiky by se především měla starat o to, aby občané České republiky měli energie za dostupné ceny a sociální zabezpečení, aby tedy v první řadě měli občané České republiky. Nám bylo řečeno dnes na výboru pro bezpečnost, že je v podstatě 44 000 ukrajinských příchozích, že se nějakým způsobem integrovalo, zapojilo do pracovního procesu, nicméně víme všichni, že tady byla spousta ukrajinských pracovníků už z dob minulých, kteří měli klasické, řádné pracovní povolení, dejme tomu na tři měsíce, a v podstatě vždy ve chvíli, kdy jim skončilo a do té doby tady platili sociální a zdravotní pojištění v České republice a ve chvíli, kdy tedy jim skončilo, celkem plynule přešli do režimu strpění. Co to znamená? Znamená to tedy to, že z těch, kteří zde platili sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, se stali státní pojištěnci, takže v současné době to za ně platí stát.

Dále pan ministr říkal, že zítra jede na jednání do Bruselu a že mu byla přislíbena mezinárodní databáze, tedy přístup do mezinárodní databáze lidí, kteří pobírají sociální dávky a jsou z Ukrajiny. Já bych to velmi, velmi přivítal, toto propojení, protože potom by se nestávala sociální turistika tak, jak je nám to tady předkládáno v různých médiích a podobně, že lidé, kteří přicházejí, si mohou požádat například v Polsku, na Slovensku, v České republice a posléze i v Německu, protože všichni cítíme, že je tady jistá duplicita, a myslím si, že toto není účelem, abychom platili jako třetí země nebo čtvrtá země pravidelné poplatky a ještě zdravotní pojištění za státní pojištěnce v České republice.

Takže já si myslím, že ten systém máme nastaven velmi, velmi štědře, a i z toho důvodu pak dochází k organizování nějakých zájezdů ze Zakarpatské Ukrajiny a potom tady máme problémy na hlavním nádraží v Praze a posléze potom s relokací těchto lidí z hlavního nádraží do různých městských částí v Praze, kde to je bohužel mnohdy bez souhlasu těch městských částí. Já si myslím, že ještě tady nebylo řečeno, jak se staví česká vláda k branné povinnosti na Ukrajině, protože tady zůstala spousta bojeschopných mužů, a zajímalo by mě tedy, zda Česká republika nějakým způsobem aktivně brání nebo aktivně podporuje to, aby ti lidé nešli bránit Ukrajinu, protože samozřejmě probíhá tam ozbrojený konflikt, a mě by zajímalo, protože jsem někde zachytil nějaké prohlášení prezidenta Zelenského, že snad přijdou o občanství Ukrajiny v případě, že nebudou bojovat v konfliktu ukrajinskoruském, že přijdou o občanství.

To by mě zajímalo. To jsou, myslím si, celkem relevantní otázky a já ani nevím, jestli těm mužům, kteří nepůjdou bojovat a dostali povolávací rozkaz ukrajinským jestli hrozí nějaké tresty potom na území Ukrajiny. Takže myslím si, že to je jenom...

Já vám také děkuji.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se ve svém příspěvku věnoval § 1 zákona, který dnes projednáváme, který se týká nepřijatelnosti žádosti oprávnění k pobytu pro občany Ruské federace a občany Běloruska.

A já vím, že hranice, že to trošku zavání takovou tou kolektivní vinou, a bavili jsme se o tom, jestli to je jakési uznání kolektivní viny a trestání za to, nebo není, protože ta hranice je hrozně tenká.

Přesto existuje skupina lidí v rámci tohoto zákona, která na tuto výjimku nedosáhne, a já musím říci, že mě velice oslovilo několik mailů, které jsem dostal některé jste určitě dostali i vy, protože tam byly adresy na všechny poslance které nás opravdu úpěnlivě žádaly o to, aby mohli spolu žít.

A ono, když se vžijete do jejich role, že spolu x let žili, že se mají rádi, a najednou k sobě nemůžou, nemůžou k sobě měsíce a možná k sobě nebudou moci roky, je opravdu z lidského hlediska velice, velice špatná situace.